Oni se stávají opravdu oběťmi klamavé reklamy.

Navíc si uvědomme současnou situaci našeho zdravotnictví, kdy covid vyčerpal mnoho peněz, a já jsem opravdu hrdá na to, že jsme mohli poskytnout péči tak, jak byla poskytnuta.

Myslím si, že to neví nikdo úplně přesně. Takže tím jenom chci říct, že ta situace je trošku napjatá, naštěstí ne vinou snad českých lidí, tak ale musíme se s tím poprat, ale rozhodně se opravdu naprosto zodpovědně stavím k tomu, že musíme o této situaci hovořit, musíme to vzít pod zorným úhlem současné doby.

Samozřejmě všichni, myslím, že cítíme, že je potřeba na ní pracovat a udělat ji co nejlepší, a myslím si, že to bude řešení, které bude hodné této Sněmovny. Děkuji za pozornost. Ještě, paní poslankyně, mám to brát tak, že jste přednesla tento návrh?

Děkuji a ještě načtu došlou omluvu. A nyní tedy přihlášený pan poslanec Jan Síla, připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Děkuji za slovo.

Tyto legislativní změny se provedly zhruba před rokem, bohužel zatím v praxi nemohly být řádně ověřeny a nebyly vyhodnoceny řádně, nebyl čas zvážit jejich rizika, a Senát se už teď snaží o jejich zrušení, což je trošku k diskusi.

Ústava České republiky ukládá státu, aby zajišťoval dostupnost zdravotní péče pro každého občana, protože jde o rovný přístup k patřičné, to jest úplné, kvalitní péči, jak to blíže určují další zákony vyšší právní síly.

V České republice by už se ušetřilo až 10 miliard korun za rok.

Podstata napadení této novely je doplnění o odst. 13 v bodu 132, paragrafu 180j, článku I, části první, a to jsou změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky.